My jsme nic nezredukovali v té novele zákona a myslím si, že by to mělo i těmto lékařům pomoci. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo. První je procedurální. Byl bych rád, kdybych viděl těch padesát podpisů členů klubu České strany sociálně demokratické, třeba těch, kteří jsou v Japonsku, jak to podepsali. Na mikrofon to ale neřekl, tak to se omlouvám. Skutečně ne. Pane předsedo Sklenáku, prosím, bylo to jménem dvou klubů? Promiňte, pane předsedo Stanjuro, že vás přerušuji. Vetoval jste ten návrh jménem dvou klubů? Není to podstatné, říkám to včas, aby se to případně upravilo.

Udivuje mě na vystoupeních některých poslanců, zejména pana poslance Kasala, ta pýcha. Vy si hrozně vážíte pana docenta Svobody, abyste řekl, že tady plete pojmy a dojmy. To jste řekl ve svém prvním vystoupení. Za druhé. Buďte tak hodný. Buďte tak hodný. Ty paušální útoky...

Ta pýcha je neuvěřitelná.

Jde pouze o vzdělávání. Tak jestli je to pro vás nevýznamné, jde jenom pouze o vzdělávání, a současně ti lidé podle vás to neumějí a pořád sedí doma a vlastně se těm dětem nevěnují, tak z mého pohledu je to urážka.

Ne ty paušální odsudky, které jste řekl. Takže ono to není jenom odborná debata mezi lékaři.

Vzpomeňte si, a byl to vládní návrh zákona, jak jste chtěli redukovat a jaký je výsledek. Našli jste si jedinou oběť. Obor, který má dva tisíce lékařů.

A není to jenom věc medicíny, abyste nám všem ostatním tady říkali, kdo z vás je déle doktor a kdo umí zajistit pohotovost ve svém kraji.

A tak to prostě není.

S faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Antonín, po něm pan poslanec David Kasal. Čtyři roky se to teprve děje vážně a byl jsem rád, že se to konečně stalo. Když se vybojoval celý boj a tato diskuse tady proběhla už opakovaně ve výborech, v klubech, na plénu a celá situace se odhlasovala, znovu se vytrhne znova ven a znovu se začne projednávat a znovu ten boj a hádka začínají znovu s těmi samými lidmi a s těmi samými argumenty. Nerozumím tomu. Pan poslanec David Kasal a jeho faktická poznámka. Děkuji za slovo. Jestli to tak vyznělo, tak já jsem překvapen, jak jste reagoval. Já jsem dneska, resp. ze včerejška na dnešek, sloužil. Já sloužím sedm služeb měsíčně, takže se průběžně setkávám s tím, jak to je. A to není o nějakém mém názoru.

S faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda, po něm pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou.

Ale co si myslíte?

A teď mluvím já jako rodič, ne jako někdo, kdo má nejvyšší možné vzdělání a osm atestací. Pan předseda Stanjura a jeho faktická poznámka. Aby to nezapadlo. Já jsem nekritizoval, že máte jiný názor než kolega pan poslanec Svoboda. V žádném případě. A věřím, že to může být názor někoho jiného.

Nebyli jste schopni těmto lékařům vysvětlit, že to, co jste většinově odsouhlasili, je správně.

Takže já nezpochybňuji já jsem neříkal, že názor pana poslance Kasala na tento zákon je jeho osobní.